Tak prosím, máte slovo.

To je vše, děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Leo Luzara a připraví se pan poslanec Roman Onderka. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.